Paní kolegyně Černochová s přednostním právem, není tady předseda klubu, mám oznámeno. Klid prosím . Já dám paní předsedkyni výboru slovo, ale až tady bude klid. Mám přednostní právo za pana předsedu Stanjuru.

Ano, to budeme řešit až v případě toho prohlasování. Tak dobře. Pokud není žádná další informace, nikdo nezpochybňuje tu informaci, kterou jsem tady kompletně přednesl podle jednacího řádu, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Požádám vás o to, abyste zaujali svá místa.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Nepořizovat. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Tím jsme vyřešili pracovníky Sněmovny.

Budeme hlasovat jednotlivě. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh je účast Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám.

Případné porušení této povinnosti bude řešeno podle platných právních předpisů, tedy podle trestního zákona. Dále v průběhu projednávání utajovaných informací v jednacím sále nesmí dojít k ohrožení nebo úniku utajovaných informací, v jednacím sále tedy nemohou být přítomna zařízení umožňující nahrávání jako mobilní telefony, notebooky, takzvané chytré hodinky a podobně.